Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom bych chtěl konstatovat, že ani já jsem nevěděl o některých těch ostrovech v Karibiku, kde existují.

Jinak stejný proces, to znamená, že požádám potom o vyslovení návrhu na zkrácení lhůty na 50 dnů.